Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1002/5, který byl doručen dne 7. června 2017. Vidím, že pan navrhovatel je připraven vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, k projednání vám předkládám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh změnového zákona obsahuje zejména legislativně technické úpravy související s nahrazením zákona o finanční kontrole zákonem o řízení a kontrole veřejných financí. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ten bod je ve spojení.

Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím.

Odpověď panu poslanci Vilímcovi vaším prostřednictvím.

Já vám také děkuji. Pan poslanec Hovorka. Prosím.

Děkuji za slovo.

Děkuji za podporu. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě... Ještě pan poslanec Kořenek faktická poznámka. Bude to velmi rychlé. Já jenom chci potvrdit, že i stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny se napříč politickým spektrem shodla na převodu zámku Štiřín. Také vám děkuji.

Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Kontrolní výbor doporučuje

Já vám děkuji a táži se, zda má někdo návrh na změnu procedury. Návrh nevidím. Přihlaste se prosím opět svými kartami.

Nejprve tedy budeme hlasovat o navržené proceduře hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním. Takže první budeme hlasovat návrh C rozpočtového výboru, který se týká zveřejňování rozpočtových opatření. Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.